My to máme naopak, my, co jsme na pravici.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Víme, že ceny všech energetických komodit letos výrazně vzrostly.

Vytápění domácností pomocí kotlů na pevná paliva, více jak 300 tisíc, patří k nejvýznamnějším zdrojům znečištění ovzduší ve městech a v obcích.

Řešením tohoto stavu je nejenom zakázat tyto kotle podle Ministerstva životního prostředí, ale nabídnout domácnostem přechod na kvalitnější palivo, kterým je bezesporu zemní plyn. Při spalování zemního plynu nevznikají žádné nespálené částice, jako je například prach, saze, které jsou v současnosti největším problémem čistoty ovzduší v ČR.

Spotřebitelé v této kategorii jsou především domácnosti, které by zajisté i rády přešly na topení a ohřev teplé vody plynem, tomu ovšem brání mimo jiné současná výše DPH.

Postupným zaváděním prvků chytrých sítí by se mohlo dosáhnout na výrobu elektrické energie v době špiček, což by pro tyto drobné výrobce byl zajisté i dobrý přivýdělek. Tato možnost rozšíření výrobců elektrické energie by mohla být i doplněním dosud nejasné energetické bilance v příštích letech, kdy, jak se ukazuje, Česká republika nemá jasno, jak dále s energetickou koncepcí. Náhrada starých neekologických kotlů zařízeními využívajícími zemní plyn je cestou, jak dosáhnout vyšší čistoty ovzduší a zároveň poskytnout lidem přijatelnou alternativu.